Ale když jsme se vás ptali a předkládali jsme například zmrazení platů politiků, to v letošním roce se neuskutečnilo a možná se uskuteční v roce příštím, ale to je otázka.

Děkuju mnohokrát za slovo, vážený pane předsedající. Já si myslím, že účinnost není žádné tajemství. Tady se z účinnosti zákona vytváří jakési tajemství. Tak možná i pro veřejnost: účinnost je v zásadě v zákoně navržena dvojí.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale já prostě vnímám v tuto chvíli, a myslím si, že pokud by pan ministr práce a sociálních věcí, a myslím si, že na to měl reagovat daleko dříve ohledně těch předčasných důchodů, ano? A kdybyste přinesl tento návrh podle mého názoru i třeba v takzvané devadesátce po dohodě se všemi koaličními i opozičními stranami, tak si myslím, že ta dohoda by byla. Považuju za velmi neférové, že předkládáte, aby to platilo hned i u těch mimořádných a řádných valorizací.

Uvidíme, co se dozvíme. Já si myslím, že ten návrh stejně není úplně dokonalý. Pan poslanec Haas. Věřím, že má poslední faktická tady k té výměně názorů, zcela správné a legitimní.

Bod číslo 2, přepočet předčasných starobních důchodů přiznaných podle dosavadních předpisů, ačkoliv se tímto návrhem samozřejmě ten přepočet zpřísňuje, se posoudí podle dosavadní úpravy. Jinými slovy, lidé, kteří dnes pobírají předčasný důchod, do té doby, než jim vznikne nárok na řádný starobní důchod, se jich to parametrické zpřísnění nedotkne.

To znamená, vyloučení zvyšování předčasných důchodů se nedotkne lidí s již přiznaným předčasným důchodem. Věřím, že toto vysvětlení je již dostačující.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo k projednávanému návrhu, kde si pak v závěru dovolím odůvodnit pozměňovací návrh, který podávám společně se svými kolegy z výboru pro sociální politiku. Za velmi důležité považuji v úvodu připomenout, v jaké situaci lidí v České republice, tedy i seniorů, lidí se zdravotním postižením, kteří pobírají invalidní důchod, a starších lidí v předdůchodovém věku, dnes jednáme o vládou navržených změnách v důchodovém systému, které by měly podle vlády být důchodovou reformou. Ale to opravdu nejsou, protože důchodová reforma musí být komplexní a promyšlená a nikdy by neměla vést k významnému snížení životní úrovně důchodců a k nespravedlnostem mezi generacemi i mezi jednotlivými lidmi, kteří odchází do důchodu v různé době. Musí mít k dispozici relevantní analýzy, na základě kterých je známé, jak výrazně negativně se změny projeví v praxi a ovlivní kvalitu života lidí.